Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k pevně zařazeným bodům, k jejich projednání, tak poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.